Dámy a pánové, vidíte, jak je nespravedlivé rozdělení kompetencí mezi jednotlivé ministry, protože mně tedy dvanáct set nikdo neposílá. Většinou dostávám spíš některé výhrůžné vzkazy. To si pak ještě s paní kolegyní nějak rozdělíme. Nicméně teď mi dovolte, abych vaši pozornost krátce připoutal, byť v zastoupení pana ministra dopravy, na záležitost vládního návrhu, který se týká souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě.

Pokusy u úpravu těchto vztahů se datují zpětně až do roku 2001, kdy došlo dokonce k podpisu dvoustranné letecké dohody, která však z formálních důvodů na bahrajnské straně nikdy nevstoupila v platnost. Ve snaze o překonání právní nejistoty v této oblasti se v roce 2014 uskutečnilo expertní jednání, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text nové letecké dohody. Vhodný termín k podpisu se podařilo nalézt v lednu letošního roku. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví.

Sjednání dohody nevyžaduje žádné změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda nabízí leteckým dopravcům obou stran dostatečnou míru flexibility při rozhodování o provozních záležitostech. Dovoluji si vás tedy tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v příslušných výborech. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Pokud je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova pana ministra nebo paní zpravodajky. Není tomu tak. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 139, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 115, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.